Paní ministryně je už přihlášena do řádné diskuse. Děkuji. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Hašek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Máme se bavit o důvěře této vládě.